To je nový bod.

Je to tak, pane předsedo ? Ano, děkuji.

Návrh byl přijat.

Ano?

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut.

Pane předsedo, ano?

Kdo je proti?

Návrh tedy byl přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu 29. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 85, proti žádný.

Prosím, máte slovo. Mohlo by od vás, paní předsedající, prosím vás, jednoznačně zaznít, jak to je? Protože přiznejme si při všem respektu k vaší osobě, neberte si to osobně, ale dneska to hlasování je trochu za mě minimálně slušně řečeno zmatečné.

A pak jsme schválili, že bude zařazen pevně ve středu jako první bod. Takže co tedy platí? Protože jsme se v tom hlasování trochu ztratili. Takže prosím, jestli by jednoznačně na mikrofon zaznělo, jak to je v souladu s jednacím řádem.

Reaguji tedy na vaše vystoupení, paní předsedkyně. Už jsem přiznala, že skutečně došlo k chybě, protože návrhy se mají hlasovat tak, jak byly načteny. Paní poslankyně Pastuchová načetla nejprve návrh zařadit tento tisk číslo 237 jako bod první, poté jako bod sedmý. Jako druhý bod a poté jako bod sedmý. Samozřejmě já jsem připustila takovéto hlasování, což se omlouvám, nebylo v pořádku. Nicméně Sněmovna zařadila, připustili jsme tedy poté další hlasování nakonec o tomto bodu a nakonec tento tisk byl pevně zařazen na středu 13. 7. Ano, prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

Možná tedy Tak jsem to tedy pochopila. Nesmírně si vážíme vaší práce, ale teď jste v přímém přenosu, já vám to přeložím, co se tady stalo.

Neslyšeli jsme ale, jak budou hlasovat, takže nevíme, jak se vlastně k tomuto návrhu postaví, který má zlepšit vaše postavení. A jenom ještě pro vaši informaci, větší prioritou pro vládní koalici je zákon, kterým berou 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění!

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, já tyhle polemiky v sále nemám úplně rád. Ano, to jste hlasovali. Děkuji.